To už autoři odpovědi nenašli.

A výsledek? Ten tedy není bohužel žádný.

Odborník na stabilitu rozvodné soustavy by řekl: více škody než užitku.

Druhá otázka je neméně zajímavá.